Proto mi dovolte, abych tu nahlas položil otázku, která se mi honí hlavou od chvíle, kdy kolegyně Havlová navrhla tuto vyšetřovací komisi. Ta otázka je následující: Vážně chceme zřizovat komise kvůli devíti kilometrům dálnice, když těch problematických míst v České republice je daleko více? Tím prosím tuto komisi neodmítám a podtrhávám tuto větu. Dokonce o to mi ale absolutně nejde. Je pravda, že v sociální demokracii zazněly různé názory na tuto komisi. Žádný, ale ani jeden z nás, kolegů a kolegyň z poslaneckého klubu sociální demokracie, nezpochybňoval smysl komise jako takové.

Dámy a pánové, nejsem žádný sněmovní matador. Naprosto ale rozumím tomu, že poslanci z jednoho regionu rozhodnou otevřít lokální problém na parlamentní úrovni. To je v pořádku, na to mají bezesporu právo. Řada z nás do Sněmovny kvůli tomu právě kandidovala, včetně mě. Mám ale strach z toho, že za měsíc nebo za dva, za půl roku tu budeme hlasovat o nějaké jiné vyšetřovací komisi k nějakému jinému úseku dálnice.

Pane místopředsedo, já vás požádám, ono se velmi špatně mluví, když sněmovna hlučí. Já vám velmi dobře rozumím.

Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane místopředsedo. Je problém v nás, poslankyních, poslancích, kteří v této ctěné Sněmovně chceme zastupovat své regiony? To určitě ne! Ten problém je přeci úplně někde jinde. Ten problém je v jednoznačně nefunkční exekutivě Ministerstva dopravy.

Pro osvěžení paměti budu citovat některé dílčí závěry.

Od roku 2007 nemá Česká republika žádný závazně schválený střednědobý ani dlouhodobý koncepční materiál, který by vymezil prioritu a naléhavost dokončení jednotlivých staveb v závislosti na dostupných finančních zdrojích. Síť dálnic a rychlostních silnic měla být podle koncepčních materiálů Ministerstva dopravy z 90. let už dostavěna.

Je to mimo jiné způsobeno nedostatky v koncepční a řídicí činnosti Ministerstva dopravy. Ale dovolte, abych byl seriózní a neházel všechno na aktuální stav. S výjimkou ministra Řebíčka po něm pánové Bendl, Slamečka, Bárta, Šmerda, Dobeš, Stanjura a Žák málokdy vydrželi více než rok. I jako starosta města jsem si užil jednání ohledně průtahu městem se šesti ministry dopravy. Všichni víme, že doprava je jeden z nejtěžších rezortů a je náročné ho zvládnout. To se ostatně ukázalo u některých bývalých ministrů, kteří museli pro neschopnost odejít.

Napojení českých dálnic na evropskou síť? Oprava této klíčové dopravní tepny nabírá další a další zpozdění. Centrální registr vozidel? Zcela určitě je to v kompetenci jeho samého a nebudu to napadat. To je kapitola sama pro sebe. Když se podíváme zpátky, za posledních deset let ve vedení vystřídalo deset osob.

Příprava klíčové legislativy, která pomůže urychlit výstavbu klíčových dopravních tepen? Přitom podle plánu legislativních prací vlády ho měl ministr předložit už v červnu. Nebudeme mít nic. Namísto toho ale budeme projednávat brutální novelu zákona o prosazování vlivu na životní prostředí z dílny Ministerstva životního prostředí, které v příštím roce totálně zastaví české stavebnictví v případě, pokud se pozměňovacími návrhy nebude měnit. A já pevně věřím, že moudrost některých kolegyň a kolegů bude dostatečná a uvědomí si, že tato novela by zásadně zastavila výstavbu liniových staveb, dokonce staveb jako obecně v příštím roce!

Položil si někdo vůbec otázku, k čemu nám ty peníze budou, když si za ně kvůli té samé novele nebudeme schopni vůbec nic postavit?

Proto jsem na začátku hovořil o tom, že si musíme pečlivě rozmyslet, jestli máme mít sněmovní vyšetřovací komisi ke každému kousku dálnice. Protože by se na konci volebního období taky mohlo stát, že každý z nás by mohl být předsedou jedné takové komise.

Podle některých informací jich je momentálně v běhu 17, podle jiných 19. Každopádně horizont uzavření těchto sporů u stálého Rozhodčího soudu při Hospodářské a Agrární komoře daleko přesahuje šestiměsíční termín pro práci vyšetřovací komise. A to je mimořádně důležité. Představte si totiž, jaký efekt může práce vyšetřovací komise mít na průběh těchto arbitráží!

To znamená, že každé slovo, které na komisi padne, každý dokument, který si komise vyžádá, každé svědectví, každý názor experta bude v nějaké formě uveřejněn, a tím pádem také může podstatně zasáhnout do probíhajících arbitráží. Každá ze stran tak může u arbitrážního soudu použít informace protistrany, které se během jednání vyšetřovací komise objeví. Jaká asi bude ochota obou těchto subjektů sdělovat komisi fakta, která by mohla ohrozit jejich postavení před rozhodčím soudem?